Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne dámy a pánové. Já plním slib, který jsem dala u kulatého stolu, který jste, pane předsedo, inicioval a který se týkal případného projednávání ústavního dodatku stran implementace směrnice Evropské unie týkající se zbraní. Je to ta směrnice, která tady byla častokrát diskutována, ale zároveň Evropská komise v těch posledních dnech se rozhodla, že půjde ještě dál. Takže bych vás dnes chtěla požádat o zařazení nového bodu na program jednání této schůze Poslanecké sněmovny s názvem Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku. Ano, kolegové a kolegyně, slyšíte správně. Evropskou komisi zajímá i rybářské olůvko.

ECHA doporučuje Evropské komisi olovo zcela zakázat, protože přínosy pro společnost mají převažovat, a náklady pro lovce, sportovce a střelce vyhodnotila ECHA jako přijatelné. V současné době probíhají v této věci jednání s Evropskou komisí a měli bychom znát postoj vlády, která na jednání vysílá své úředníky. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že neexistuje adekvátní a zároveň ani levná varianta nahrazení olova ve střelách.

Měli bychom se poučit z nedávné minulosti a neopakovat stejné chyby. Připomínám, že Poslanecká sněmovna přijala dne 20. dubna 2016 na své 44. schůzi, tedy v minulém volebním období, usnesení číslo 1190, ve kterém mimo jiné odmítla, aby orgány Evropské unie neoprávněně a disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.

Děkuji vám za podporu. Vím, že tento týden bude rozpočet, proto to navrhuji na týden příští.

Mám tady i nějaký návrh usnesení, který bych případně jednotlivým zástupcům poslaneckých klubů rozdala, abychom se na něm mohli shodnout, a nemusela by to být nějaká široká, dlouhá rozprava, ale pokud se ztotožníte s návrhem usnesení, tak by to mohl být bod, který bude projednán poměrně rychle. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Sněmovnu požádat o pevné zařazení bodu číslo 10, to je sněmovní tisk 38, změna zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, a to do bloku druhých čtení.

Děkuji. Děkuji.

Poprosím pana poslance Blažka.

Děkuji za slovo.

Vůbec nic. Proč začínám tímto vtipem.

Nebojte se, nebudu vás tady nějakým způsobem obtěžovat, že bych vykládal, jak to v Brně vlastně probíhá či neprobíhá.

Jinak musím říci, že naprosto chápu to, co se teď předvádí, že je propaganda. Propaganda nemusí být pravdivá, musí být chytrá.

To usnesení jsem si dovolil i pojmenovat. Vysvětlím, proč jsem to tak pojmenoval a o čem by to bylo, a předpokládám, že minimálně s kolegy z hnutí ANO se shodnu na tom, že tento bod zařadíme a to usnesení schválíme.